Co ale musím říci.

Omluvíte se těm poskytovatelům, krajům, obcím, těm klientům za to, že to trvalo tak dlouho. Jedna mimořádná schůze, třikrát mimořádný bod a několik hodin, nebo resp. více než deset hodin projednávání této věci, která mohla být vyřešena v lednu tohoto roku.

A ještě jedna věc. Ono to všechno není tak růžové, jak se zdá.

Fatální zpráva pro rodinnou politiku v České republice. Jenom připomenu, že se jedná o preventivní aktivity pro podporu rodiny, partnerství a rodičovství a také na podporu práce s dětmi. A já také očekávám, že Ministerstvo práce a sociálních věcí a vláda přijdou velmi rychle, a tam byla konkrétní data.

Takže tu věc je potřeba řešit koncepčně, dlouhodobě. My nezpochybňujeme to vícezdrojové financování, ale je to zodpovědnost vlády a tím dneškem to skutečně nekončí. Já také děkuji.

Já se omlouvám těm, co čekají se svými faktickými poznámkami, nicméně potom bych otevřel skutečně rozpravu. Já jenom velmi stručně v reakci na pana poslance Výborného prostřednictvím pana předsedajícího.

Nechce.

Já jsem otevřel rozpravu. Pan předseda Výborný nevyužil svého slova, to znamená, že nyní je paní poslankyně Šafránková.

Stejně tak jsme slyšeli spoustu oprávněně kritických a relevantních argumentů buď k činnosti, nebo spíše vůči nečinnosti Ministerstva práce a sociálních věcí.

Ovšem zásadní je, aby se tato nedůstojná situace neopakovala každý další rok. Aby se ministři či spíše ministryně této vlády veřejně nedohadovali, kdo za vzniklý tristní stav může, kdo má najít finanční rezervy, kdo co splnil, co nesplnil, kdo je jak schopný či neschopný, jakkoliv je dnes pověstný černý Petr mnohem spíše na straně Ministerstva práce a sociálních věcí. Proto bychom se měli společně více zaměřit na příčiny celé této krize a hledat její kořeny a současně se pokusit o funkční definici jejího systémového řešení do budoucna tak, abychom tu za pár měsíců nestáli a neseděli znovu a nebyli znovu svědky vzájemného vnitrokoaličního sebeobviňování a abychom hlavně znovu trestuhodně nevystavovali poskytovatele sociálních služeb, sociální pracovníky a zejména koncové adresáty sociální péče a pomoci opětovné nejistotě. Proto bychom měli jednoznačně definovat minimální a celorepublikově závazné obsahové standardy sociálních služeb.

Ale ještě předtím bychom každopádně měli co nejdříve znát podrobné, zejména ekonomické důvody a příčiny toho, že poskytovatelé sociálních služeb hlásí prakticky na konci první třetiny kalendářního roku, že jsou finančně tzv. na nule. Proto považujeme za nutné, aby Ministerstvo práce ve spolupráci s kraji a obcemi předložilo detailní analýzu veškerých nákladů na sociální služby v letošním roce, zejména tam, kde jsou tyto služby delegovány na nestátní privátní subjekty, aby se ukázalo, nakolik je zvýšení těchto nákladů a s tím související vyčerpání přidělených finančních prostředků oprávněné, resp. nakolik je spojeno pouze s přímými vyššími cenami sociálních služeb a nakolik se v něm odráží zbytné náklady související například právě s provozem a ziskem nestátních poskytovatelů.

II. vyzývá vládu České republiky, aby pověřila Ministerstvo práce a sociálních věcí k přípravě legislativní úpravy, která by opětovně definovala zákonem stanovenou odpovědnost za poskytování sociálních služeb;